15.

Tento bod byl také přerušen.

Ptám se, zda má někdo ještě před zahájením z navrhovatelů zájem o vystoupení. Připomínám, že usnesení rozpočtového výboru, což je garanční výbor, a ústavněprávního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 69/2 až 69/5. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

Nicméně není přítomen v sále, takže v tuto chvíli jeho přihláška propadá.

Vážené dámy a pánové, máme tady konečně ve druhém čtení návrh zákona, který se mnohým odpovědným jeví jako zbytečný, duplicitní, nebo dokonce šikanózní.

Chápu tedy, že se to tedy některým dosavadním lidem, kteří hospodaří s veřejným majetkem, jeví právě jako zbytečné, duplicitní nebo šikanózní, protože dnes v současné době není jasně deklarativně v podstatě řečeno, že je někdo také přímo hmotně odpovědný.

Analogií pro všechny by měla být Ústava. Ta jasně kodifikuje, tedy uzákoňuje, zdánlivě samozřejmé povinnosti a práva bez ohledu na to, že současně upravují i podřízené zákony.

Je to jednoduché a srozumitelné. Je to nejen pro soudce, ale i pro nás občany, že chceme jasnou deklaraci odpovědnosti. Na straně druhé neexistuje faktický důvod, proč tento zákon nepřijmout, zvláště ve světle pravidelných zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který v současné době prošetřuje například zakázky na Ministerstvu školství. To jsou ty dotace na sport, resp. hospodaření s veřejnými penězi.

Ale těch případů jsou opravdu stovky a stovky, kde v podstatě se zjistí, že se nehospodárně nakládalo s veřejnými prostředky, a v podstatě za současné právní úpravy nejde jasně uchopit a určit, kdo je vlastně za to zodpovědný, a aby ten daný člověk nebo ty dané osoby nesly nějakou hmotnou odpovědnost nebo vůbec odpovědnost v souvislosti s tou takzvanou péčí řádného hospodáře.